No a poslední věc z pozice předsedy.

A já nemohu jinak jako předseda Poslanecké sněmovny.

Já jsem to respektoval. Já myslím, že to zvládneme. Děkuji za pochopení a děkuji za budoucí spolupráci. Děkuji za pozornost. Pan předseda Jakub Michálek se hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si vážím vystoupení pana Vondráčka, byť tedy nepodpoří program protikorupční schůze, kterou předložila opozice a kterou jsme teda nabídli k tomu, aby se k ní připojilo ANO, ale svolají si vlastní protikorupční schůzi, na které už teda nebude problematika státních zástupců. Nicméně si myslím, že by tady měl vystoupit někdo z vlády, asi paní ministryně spravedlnosti, aby se vyjádřila k tomu bodu státních zástupců, jak to vlastně je. A pokud to předložila a skutečně jí to nechtějí zařadit na vládu, tak by tady měl vystoupit někdo z vedení vlády, vidím, že tady je místopředseda vlády předseda vlády, bojovník proti korupci, když je protikorupční schůze, tak tady zrovna není. Ale je tady místopředseda vlády, tak by nám mohl vysvětlit, proč to nechtějí paní ministryni Benešové zařadit na program jednání vlády a kdy to tam bude zařazené, co má být splněno atd. Protože to je důležitá věc, která by se skutečně vyjasnit měla. Já jsem se v této věci obrátil i na vicepremiéra Hamáčka, který se taky zasazoval o to, aby nedocházelo k extenzi vlivu Ministerstva spravedlnosti na vnitřní struktury státního zastupitelství a tím pádem i k určité nadměrné politizaci v rámci státního zastupitelství. Takže mě by zajímalo, jak se staví ČSSD k tomu, že tady dochází k neplnění programového prohlášení vlády, kdy návrh novely zákona o státním zastupitelství, k jehož předložení se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení, zatím Poslanecké sněmovně předložen nebyl. A pokud jde o to, co říkal pan předseda Vondráček, že těch bodů je moc, tak připomínám, že ty návrhy zákona o státním zastupitelství, které jsou tam tři, měly sloučenou rozpravu, to znamená, nedocházelo by tam podle mě k nějakým průtahům. Bylo tam jedno druhé čtení, které by mohlo být velmi rychlé, a v rámci toho jsme mohli prosadit nejenom průhledné obsazování postů v soudnictví, ale také jsme tam mohli načíst návrh, který by zavedl zveřejňování té judikatury tak, aby každý soudce byl v podstatě odpovědný veřejnosti, aby byla publikována jeho činnost aspoň vůči veřejnosti, aby se každý mohl podívat na rozsudky, samozřejmě anonymizované, a učinit si vlastní závěry o kvalitě toho soudního rozhodování a aby to bylo použitelné pro praxi, která z těch rozhodnutí vychází. Protože dneska řada těch precedentních rozhodnutí není k dispozici, podávají se kvůli tomu stošestky, dokonce se říká, že někteří prodávají ta rozhodnutí agenturám, které to sbírají a to je skutečně nežádoucí. Tak tohle je další věc, která by přispěla k tomu, že by se zprůhlednilo právní prostředí, protože by ta precedentní, skoro si troufnu říct normotvorná rozhodnutí soudů i na nižších instancích, která uspěla v rámci dalšího přezkumu, byla k dispozici veřejnosti. To by pomohlo zprůhlednění právního prostředí.

Tedy znovu připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu budeme rozhodovat o pořadu schůze uvedeném v žádosti.

Na hlasování jsme připraveni, hlasujeme o pořadu schůze. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

V hlasování číslo 2 přihlášeno 87 poslanců, pro 34, proti nikdo. Návrh nebyl schválen a pořad schůze tedy také nebyl schválen. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na pět minut.